Co tam mám výtku, hned v prvních odstavcích se definují územní působnosti jednotlivých krajských nebo regionálních inspekcí.

Takže tam pevně věřím, že budeme muset najít ještě nějakou shodu. Děkuji vám, pane poslanče.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych zareagoval právě díky vystoupení kolegy Laudáta.

A to nikoli při vlastním provádění úkonu inspekce, ale v následných krocích, kdy došlo k dalšímu řešení nekalé činnosti nepoctivého obchodníka, kdy v podstatě ta situace byla tak absurdní, že díky stávajícím předpisům a stávajícím zvyklostem tato osoba byla ve velmi nekomfortní situaci, kdy dotyčná osoba, se kterou byly úřady ve sporu, byla velmi blízko trvalého bydliště, věděli o sobě, znali se. A nakonec to dopadlo dobře. Ale tuto věc je třeba řešit a podporuji to, aby tato novela byla postoupena do druhého čtení. Pokud k tomu máme nějaké připomínky nebo výhrady, pojďme na tom pracovat a precizovat to. Ale určitě podporuji, abychom se touto problematikou zabývali. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Roman Váňa. Máte slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení páni poslanci, vážený pane předsedající, přiznám se, že tento návrh zákona asi unikl mé přímé pozornosti, protože se zdánlivě nijak netýká resortu bezpečnosti.

To jsou policejní pravomoci.

My na lékárnických vahách vyvažujeme pravomoci pro zpravodajské služby, abychom nepřekročili hranici, kdy narušíme svobody občanů, a tady, omlouvám se panu ministrovi, je to vládní návrh, ale tady ve snaze skutečně zefektivnit činnost České obchodní inspekce, já tomu naprosto rozumím, jsme se ale dostali do končin, které jsou vyhrazeny opravdu pro zcela jiné subjekty státní moci. Ať už je to Policie České republiky, ať už je to zpravodajská služba. Myslím, že budeme muset najít jinou cestu, jak pomoci inspektorům kontroly efektivně provádět, a tento směr opustit. Dovedu si představit intenzivní spolupráci inspektorů s policisty. Tam samozřejmě různé možnosti kompetencí a pravomoci jsou.

S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Karel Fiedler.

Máte slovo, pane poslanče.

Pan ministr je členem stejného poslaneckého klubu.

Pokud k tomu jsou nějaké zásadní připomínky a výhrady, tak pojďme na tom pracovat. Ve třetím čtení se můžeme rozhodnout, co s tím uděláme. Nicméně opravdu mám zkušenosti takové, že je třeba se touto problematikou také zabývat. Pokud to zasahuje tam, kde řekl kolega pan předseda Váňa, nevidím důvod, abychom to museli zamítnout, zatím ten návrh nepadl, ale abychom se tím zabývali ve výborech. Pojďme na tom pracovat a ve třetím čtení můžeme rozhodnout. Ptám se, jestli někdo má zájem vystoupit. Děkuji za slovo.

To nepochybně. Ale tohle skutečně, co prošlo vládou, je šokující.

Proto dávám návrh, abychom hlasovali o vrácení k přepracování. Děkuji. Děkuji vám, pane poslanče. Další se hlásí do obecné rozpravy pan poslanec Snopek. Máte slovo, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem se domníval, že zákon o České obchodní inspekci je standardní zákon.

Krycí doklady, vydání krycích dokladů.

Ovšem ani pro orgány činné v trestním řízení nevydáváme nějaké velké množství, pokud já vím, krycích dokladů. A Česká obchodní inspekce přece jenom není represivní složka ve smyslu zákona. Myslím si, že ta poznámka, která tady zazněla právě k těmto paragrafům, by nás měla vést k zamyšlení.